Poslední poznámka.

Potrestání konkrétních pachatelů za to, že rozpoutali válku, je z mého pohledu klíčové pro udržení míru v Evropě, spíš pro obnovení a potom dlouhodobě pro udržení v současné situaci.

Podporuji tedy za náš klub, abychom schválili navržený text usnesení, které odsuzuje ruské útoky na civilní infrastrukturu a na civilisty, abychom si i prostřednictvím tohoto usnesení byli vědomi toho, jaké jsou to hrozby pro celoevropskou bezpečnost, a věřím, že se nám podaří přispět i právě k ustavení onoho zvláštního tribunálu. Ještě jednou tohle všechno, co zaznívá, ať už myslím tato vyjmenovaná fakta, nebo od mnoha jiných kolegů a kolegyň, ukazuje, jak strašně potřeba je, aby mezinárodní právo platilo, a stejně tak, že si asi všichni můžeme jenom přát, aby Ukrajina co nejdříve zvítězila. Děkuji. Jsme ve všeobecné rozpravě, ve které nicméně už nikdo není přihlášen. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. A zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany paní zpravodajky? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.